u djelu koji se odnosi na članak 10 stavak 2 konačnog prijedloga zakona. Poštovana kolegica Strenja, izvolite.

Dakle RH iz državnog proračuna treba osigurat sredstva i za osiguravanje uvjeta za edukaciju zdravstvenih radnika i stručno usavršavanje, kao što smo tražili i da se u članku 10 iza stavka 2 doda iza riječi investicijsko ulaganje i ulaganje u ljudske potencijale. Dakle ukoliko se žele postići učinci na zdravstveni sustav, investicijsko ulaganje u ljudske potencijale je neophodno kako bi se postigao kvalitetniji sustav zdravstva ovim zakonskim rješenjem i zakonskim obvezama područnih i regionalnih jedinica u osiguravanju zdravstvene zaštite na svom području prema članku 19, 19a i 20 zakona o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi. Budući da investicijsko ulaganje u opremu nema učinaka ako nema izvršitelja zdravstvene usluge smatramo da trebaju ljudi biti prioritet u ulaganjima. Ako možemo istaknut u čemu je nacionalna zdravstvena politika najmanje učinila, to je briga o zdravstvenim resursima. Potpuno je neobjašnjivo ovakvo poluamatersko bavljenje sudbinama desetaka tisuća zdravstvenih djelatnika jer se radi o najdelikatnijem resursu u zdravstvu. Aparate nabavite za par mjeseci, izgradite zgrade, ali ovi problemi s ljudskim resursima se gomilaju desetljećima i još uvijek za njih nemamo rješenje. Tražit ću glasanje. Idemo na treći amandman poštovanog zastupnika Ivana Lovrinovića, izvolite. Amandman se ne prihvaća s obzirom da se člankom 11 stavkom 5 uređuje osiguranje sredstava za zdravstvenu zaštitu iznad standarda utvrđenih obveznim zdravstvenim osiguranjem stoga se ne nameće obveza jedinici područne, odnosno regionalne samouprave da osigura sredstva za tu zdravstvenu zaštitu, već to može učiniti. Hvala gospodine predsjedniče. Poštovani gospodine ministre, mislim bilo bi vrlo važno da ipak prihvatite ovaj amandman. Zašto? Jer naši građani ne znaju koji nas sad slušaju, zdravstvena zaštita nam je svima izuzetno važna, to je jedno od temeljnih prava prema Ustavu i obveza ove države da organizira život u Hrvatskoj i pruži adekvatnu zdravstvenu zaštitu. Naime u sadašnjem zakonu u prijedlogu koji ste uputili kojim inzistirate piše da može osigurati sredstva. Mi predlažemo da mora osigurati sredstva i lokalna samouprava, međutim malo je poznato našoj javnosti da u Hrvatskoj postoji oko 330 ordinacija obiteljske medicine u malim mjestima, a u tim malim mjestima nema dovoljno pacijenata. Budući da se prihodi ordinacija ugovaraju, odnosno da se poslovanje i ugovor sklapa u skladu sa glavarinom, odnosno broju pacijenata, jasno je da ovih 330 ordinacija nema dovoljne prihode, ima male prihode. Oni kada podmire sve troškove koje treba jer mora biti medicinska sestra, režije i ostalo, njima ostane 2, 3000 kuna. Molim vas, kako će jedan liječnik obiteljske medicine na 330 mjesta u Hrvatskoj živjeti od 2, 3000kn? molim vas, apeliram, povedite brigu o tome jer prijeti opasnost da izgubimo 330 ordinacija koje se neće moći financirati, a mi predlažemo da u tom slučaju razliku između sredstava HZZO-a mora platiti lokalna zajednica. Prema tome nemojte stavljati lokalnu zajednicu da fiktivno sudjeluje u zdravstvenoj zaštiti, nego ajmo je obvezati da mora pokriti tu razliku da zadržimo liječnike u ruralnim krajevima, u slabo naseljenim krajevima jer ovo je pitanje i zdravstvene zaštite i nacionalne sigurnosti. Idemo na amandman broj 3 Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista. Amandman se ne prihvaća jer se stavkom 2 članka 26 ne uređuje slobodan izbor doktora medicine. Dakle mi smo tražili da se u članku 26 promijeni stavak 2 i da glasi: slobodan izbor doktora medicine sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite u sklopu nad standardne zdravstvene usluge te doktora dentalne medicine primarne zdravstvene zaštite. Dakle, slobodan izbor liječnika temeljno je pravo pacijenta i osim liječnika primarne zdravstvene zaštite i onoga tko ga prati kao specijalistu u sekundarnim i tercijarnoj. Svatko onaj koji dobro poznaje svoj posao kao specijalist, dobro zna koliko je bitno pratiti pacijenta otkad vam prvi put uđe u specijalističku ordinaciju ili ga pogledate na hitnom prijemu i kasnije kada se upućuje na dodatnu obradu, kako bi ste u konačnici pokušali riješiti ili barem pratili pacijenta po nekad i godinama. Za pacijente je poražavajuće i izuzetno teško kad svaki put kad dođu n polikliniku ili na kontrolni pregled, unutra ugledaju drugog specijalistu, nekog koga prvi put da vide i ponovno ispočetka moraju pričati o čemu se radi, pričati o svojim simptomima, svojim načinima liječenja, sve ono što se dešavalo zadnjih možda i 10-ak a za to s obzirom na situaciju i vremensko-kadrovske normative koje ova Vlada još uvijek i ovo ministarstvo nije ni započelo donositi, zato vremena nema, imate par minuta samo, 10-ak minuta kao specijalist. Znači jako je bitno da pacijent ipak može ukoliko je to moguće organizirati, u svakoj bolnici izabrati svog specijalistu kod kojeg će se liječiti jer to treba njegovo pravo. Tražimo glasanje. Idemo na amandman broj 5 istog kluba zastupnika. Amandman se ne prihvaća jer se člankom 28. uređuje zdravstvena djelatnost kao javna služba a privatna praksa je samo jedan organizacijski oblik obavljanja zdravstvene djelatnosti. MOST je tražio da se ovdje osim znači zdravstvena djelatnost je djelatnost od interesa za RH koja se obavlja kao javna služba, doda i privatna praksa, znači kao javna služba i privatna praksa koja po stručnoj medicinskoj doktrini i uz uporabu medicinske tehnologije, obavljaju zdravstveni radnici pri pružanju zdravstvene zaštite i pod uvjetima i načinima propisanim zakonom. Dakle, navedena odredba se predlaže jer 9% liječnika koji pružaju zdravstvenu zaštitu građana RH su u svojstvu privatnika a postojećim zakonskim rješenjem, bili bi i praktički izuzeti izrazom javna služba te ovakvim prijedlogom odredbe. Dakle, mi imamo liječnike koji rade u privatnoj praksi i oni isto tako trebaju biti navedeni kao i javna služba i mislimo da je na taj način trebalo riješiti ovaj članak. Tražim glasanje. Idemo na amandman broj šest, ponovni Klub zastupnika MOST-a nezavisnih lista. Amandman se ne prihvaća jer Zakon o djelatnostima u zdravstvu, NN br. 87/09 kao temeljni zakon koji uređuje, sadržaj, način i djelovanja te uvjete za obavljanje pojedinih djelatnosti u zdravstvu pri definiciji djelatnosti sanitarnih inženjera, ne omogućava obavljanje te djelatnosti na svim razinama zdravstvene zaštite kao što se to čini kod drugih djelatnosti regularnih navedenih zakona. Ponovno očitovanje, izvolite. Dakle mi smo tražili, članak 32. i cijeni niz zapravo članaka da se napokon definira položaj sanitarnih inženjera u RH pa smo rekli kao što smo i naveli u članku 32. da se mijenja stavak i da glasi: iznimno od članka 30. stavka 2. podstavka 9., 11., 15. i 19. ovog zakona, djelatnosti znači medicine rada, medicine rada i sporta, logopedije, fizikalne terapije i sanitarnog inženjerstva i palijativne skrbi, mogu se obavljati na sekundarnoj razini. Dakle, sukladno odredbama članka 3. Zakona o djelatnostima u zdravstvu, djelatnost sanitarnog inženjerstva obuhvaća rad i poslove ispitivanja energetske, prehrambene, mineralne i vitaminske vrijednosti obroka za različite dobne skupine, provođenje i nadzor nad mjerama higijensko-tehničke zaštite koje djelatnosti se redovno provode u bolnicama u okviru odjela za sprječavanje bolničkih infekcija i centralnih sterilizacija i sanitacija te odjela za dijetetiku i prehranu. Sanitarni inženjeri jesu temeljem predmetnog zakona apriori definirani kao zdravstveni radnici i trebali bi u okvirima svog temeljnog obrazovanja raditi poslove ovih odjela i istih djelatnosti i na sekundarnoj razini te imati prednost pred svim drugim profesijama poglavito onima koji nisu profesije zdravstvenih radnika. Naime, bitno je početi od temeljnih postavki što podrazumijeva sanitarna djelatnost odnosno djelatnost sanitarnih inženjera kao zdravstvenih radnika. Sanitarna djelatnost podrazumijeva djelatnost zdravstvene ekologije, zaštite javnog zdravstva, zaštite zdravlja na radu, zaštite okoliša u smislu zaštite očuvanja i prevencije zdravlja ljudi u njihovom životnom i radnom okruženju i zbog toga tražim glasanje o ovom članku. Idemo na amandman broj 7 zastupnika Željka Jovanovića. Amandman se ne prihvaća jer u konačnom prijedloga zakona članak 37. stavak 33 ne sadrži riječ jer se brisanje traži. Budući da nema kolege Jovanovića, glasovat će o tome sutra. Idemo na amandman broj 8 Kluba zastupnika HSS-a. Amandman se ne prihvaća jer se po sebi standard za područja na kojima postoje velika odstupanja u broju osiguranika uređuje općim aktima HZZO-a. Izvolite, kolega Vlaović. Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi ministre, žao nam je što ne prihvaćate ovaj amandman jer mi smo ga uložili na članak 44. u kojem se definiraju mjerila za određivanje mreže javne zdravstven službe i vodi se briga o zdravstvenom stanju ljudi, broj ljudi, socijalna struktura, ključ je da se moraju osigurati jednaki uvjeti, dostupna zdravstvena zaštita svima. Ovim načinom kako je zakonom propisano se to neće dogoditi jer imamo na demografski osiromašenim područjima mali broj stanovnika i imamo uređene ambulante a nemamo liječnika. U Hrvatskoj je već 56 timova bez nositelja tima, bez liječnika obiteljske medicine, u Brodsko-posavskoj županiji to je već 6 takvih timova. Jednostavno nije dopustivo da pacijent u Vrbju, Staroj Gradiški ili Cerniku nema svaki dan liječnika nego čeka slijedeći utorak ili slijedeći četvrtak, ne zna da li će liječnik doć, koji će doć, tu nema prave primarne obiteljske medicine. Zato smo i predložili da se u ovaj članak ugradi klauzula da je dovoljno 700 ugovorenih osoba kako bi liječnik imao puni iznos plaćen od HZZO-a i na taj način stimulirali liječnike da ostanu živjeti i raditi na tim ruralnim područjima a i s druge strane u domovima zdravlja bi omogućili financijsku stabilnost.

Amandman se ne prihvaća. Naime u zakonu o djelatnostima u zdravstvu propisano je da stručni prvostupnici medicinsko laboratorijske dijagnostike svoju djelatnost provode u timu čiji je nositelj odgovarajući specijalist medicine ili medicinske biokemije, odnosno osoba sa završenim diplomskim sveučilišnim studijem medicinske biokemije na svim razinama zdravstvene zaštite. Budući da zastupnika nema glasovat ćemo o tom amandmanu sutra. 10. amandman zastupnika Ivana Lovrinovića.

Uvaženi gospodine ministre žao mi je da kao na tekućoj vrpci odbijate dosta dobrih amandmana koji idu u korist naše zdravstvene zaštite, rekao sam stranka promijenimo Hrvatsku i njen jaki tim zdravstvenih stručnjaka, sveučilišnih profesora i liječnika, 17 amandmana smo predložili, kako stvari stoje imam osjećaj da ćete sve odbit. No bitno je da čuje javnost, građani, u kojoj mjeri se brine postojeća vlada za njih i izgleda da ništa ne može proć i da sve ide ono tko je s nama samo njegovo može nešto proć. Međutim da odgovorim na ovo što ste rekli, ordinacije su mjesta gdje se može dobiti stručna edukacija iz područja zdravstvene djelatnosti koje? Opće medicine, dentalne zdravstvene zaštite, zdravstvene zaštite predškolske djece, sportske medicine, medicine rada itd. I odvijaju se dijelovi specijalističko ... [[Govornik se ne razumije.]] djelatnosti, prema tome budući da se odvija ovakva aktivnost mi smatramo da bi bilo dobro da specijalizanti mladi, da jedan dio svoje specijalizacije provode. Pa nije li to jedna kurikularna reforma podignuta na višu razinu? Pa zar mi želimo odbijati specijalizante, znači umjesto da ih šaljemo u ordinacije, a znamo da u ordinacijama ih fali, a vidite koliko fali ljudi, imamo mnogo timova bez nositelja, da naši gledatelji građani znaju što su to timovi iznositelja, znači da nema liječnika, imate sestru vozača, nemate liječnika. Pa ljudi moji je li vama jasno da smo ugroženi sa svih strana, osim vanjskih granica, financijske nestabilnosti, ugroženo nam je zdravlje. Dajte molim vas, ovo su zajednički problemi, osvijestimo to i radimo na tome zajedno. Idemo na amandman broj 11 istog zastupnika. Amandman se ne prihvaća jer je pitanje rada zdravstvenog radnika u privatnoj praksi koja izvodi nastavu na visokim učilištima riješeno odredbom članka 126 stavak 2 konačnog prijedloga zakona.

Očitovanje izvolite. Vi kažete jedno, a mi kažemo ovako, dakle obrazlažem prijedlog amandmana na članak 57 stavak 1 točka 7. Dakle do sada je ovakav status 2 radna mjesta bio rješavan tzv. kumulativnim radom. Ovo je dozvoljeno samo u poslovnicima domova zdravlja vidite i bolničkim liječnicima, ali ne i koncesionarima, odnosno sada ordinacijama. Riječ je o diskriminaciji i kršenju prava ovih liječnika i to je kršenje Ustava, znači riječ je zaista o diskriminaciji, u postojećem sustavu mirovinskom ne može se tehnički prijavit kao osoba koja radi na 2 radna mjesta. Dakle omogućimo tim ljudima koji su samo u obrazovnim, znanstveno obrazovnim ustanovama da oni mogu raditi kumulativno i da se to riješi i u mirovinskom registru. To bi bilo po našem mišljenju dobro. Amandman broj 12 Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista. Amandman se ne prihvaća s obzirom da je odredbom članka 46 stavka 3 konačnog prijedloga zakona uređeno da se odredbe ovoga zakona koje se odnose na ordinacije odgovarajuće primjenjuju, između ostaloga, i na privatne prakse sanitarnih inžinjera. Dakle mi smo smatrali da taj članak ipak treba promijeniti u smislu da se doda da se znači dr. medicine i dr. dentalne medicine obavljaju privatnu praksu u ordinacijama, magistri farmacije u ljekarnama, magistri medicinske biokemije u medicinsko-biokemijskim laboratorijima, a magistri sanitarnog inženjerstva i diplomirani sanitarni inženjer je u privatnoj praksi iz djelatnosti sanitarnog inženjerstva. Zašto? U zdravstvu zdravstveni radnici sanitarne profesije rade u suradnji s drugim zdravstvenim radnicima na visoko diferenciranim poslovima moderne medicine i zdravstvene ekologije, zaštite javno zdravlje kroz životni radni okoliš. Sanitarna djelatnost obuhvaća svaki oblik rada i djelovanja na promicanju zdravlja i općeg blagostanja, prevencije, sprečavanja bolesti i ozljeda kroz prepoznavanje i vrednovanje izvora opasnosti za ljudsko zdravlje i okoliš kao i sustavni rad na ograničavanju izloženosti fizikalnim, kemijskim i biološkim agensima u zraku, vodi, tlu, hrani i drugim medijima okoliša ili nepovoljnim uvjetima koji mogu negativno utjecati na ljudsko zdravlje. Stoga je nužno i institucionalizirat, ali i propisat standarde obavljanja ovih djelatnosti u sklopu profesije sanitarnih inžinjera na istim razinama zdravstvene zaštite kao što sam i predložila. Dakle radi usklađivanja sa člankom 46 prijedloga ovog zakona koji je propisao mogućnost osnivanje privatne prakse sanitarnim inženjerima potrebno je i definirat način i oblike obavljanja privatne prakse sanitarnih inžinjera, dakle sedme razine obrazovanja. Tražit ću glasanje. 13. amandman zastupnika Željka Jovanovića. 13. amandman se ne prihvaća, a obrazloženje je isto kao i u amandmanu 9. zašto se ne prihvaća, tim više što je Ustavni sud o tome izrekao svoje mišljenje. Glasovati ćemo sutra. Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista. Konačnog prijedloga zakona uređuje se privatna praksa zdravstvenih radnika, prvostupnika i zdravstvenih radnika, koji su stekli kvalifikaciju završetka srednjoškolskog obrazovanja. Odredbama ovoga čl. posebice se ne navode privatne prakse sanitarnih tehničara i stručnih prvostupnika, sanitarnog inženjerstva, jer je odredbama zakona o djelatnosti u zdravstvu kojima se uređuje djelatnost sanitarnog inženjerstva, izrijekom propisan u čl. 1. stavku 2. da se odredbe tog zakona, koji se odnose na sanitarne inženjere na odgovarajući način primjenjuju i na sanitarne tehničare, stručne prvostupnika sanitarnog inženjerstva te sveučilišne prvostupnika sanitarnog inženjerstva. Očitovanje izvolite. Mi smo tražili i dodali ovaj amandman da bi se to ipak definiralo, dakle, da zdravstveni rad, magistar sestrinstva, prvostupnik i zdravstveni radnik srednje stručne spreme mogu obavljati privatnu praksu iz svoje stručne spreme i to znači medicinske sestre, primanje, fizioterapeuti i dentalni tehničari i radni terapeuti i sanitarni inženjeri, sanitarni tehničari.

Tijekom srednjoškolskog obrazovanja strukovnog obrazovanja provode se intenzivna istraživanja iz područja bio medicine, zdravstva, polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita kao i zdravstvene ekologije, zaštite javnog zdravstva, zaštite zdravlja na radu i zaštite okoliša u smislu očuvanje i prevencije zdravlja ljudi u njihovom životnom i jadnom okruženju. Zdravstveni radnici sanitarne profesije tijekom trogodišnjeg preddiplomskog studija završavaju šest semestara tijekom kojeg ostvaruju minimalno 180 ECTS-a i tijekom studija provode također jako kvalitetno strukturiranu svoje školovanje. Praktička iskustva stječu velikim dijelom u zdravstvenim i nezdravstvenim institucijama. Smatramo da je svakako potrebno da se i za njih uvrsti ovdje da mogu obavljati zdravstveni radnik i magistar sestrinstva prvostupnik zdravstveni radnik srednje stručne spreme, mogu obavljati privatnu praksu iz svoje stručne spreme i to svi ovi kako su navedene uz sanitarne inženjere i sanitarnog tehničara. Tržim glasanje. Zastupnik Ivan Lovrinović, 15 amandman. Ali je pitanje kontinuiteta pružanju zdravstvene zaštite, prestanku rada privatnog zdravstvenog radnika, u ordinaciji riješenog čl. 103. konačnog prijedloga zakona. Dom zdravlja uz odluku osnivača obvezan je osigurati da uz svaku djelatnosti ima do 25% ordinacija. Izvolite očitovanje. Dobro hvala. Vidite kada u jednoj ordinaciji u domu zdravlja ili bilo da je riječ o domskom liječniku ili koncesionaru, odnosno, budućem ordinaciji u zakupu, kada tamo radi liječnik 10, 15, 20 g. on stvori određeni imidž, njegovi pacijenti imaju predodžbu kakav je taj liječnik kakav je kao čovjek, pa prema tome oni se naviknu na njega. Vrlo je bitno da ta ordinacija da i dalje nastavi raditi kvalitetno, da ima kvalitetnog liječnika koji će naslijediti oni što je ovaj prethodni dobro ostavio. Međutim, vi u ovom zakonu, ako ostane ovakav, lokalnoj upravi, samoupravi, dajete mogućnost da špekulirat, odnosno, da ona određuje tko će doći. E vidite, tu se otvara ona pandorina kutija, onaj naš stari hrvatski problem, da onda lokalni moćnici, na temelju samo njima prihvatljivih kriterija mogu određivati tko će nastaviti kontinuitet te i te ordinacije. Mi smo ovim amandmanom željeli da se spriječi ugovaranje timova bez nositelja i maksimalno štite pravo pacijenata, da se priječe manipulacije zbog pravnih praznina, jer se jasno definira nastavak rada u ordinacijama privatne prakse nakon prestanka rada njihovih nositelja. Dok dosadašnji prijedlog sadrži pravne praznine u tom pogledu, što je i do sada negativno utjecalo na kontinuitet pružanja zdravstvene zaštite, čime su najviše bili oštećeni pacijenti koji uplaćuju solidarno doprinose da za zdravstveno osiguranje, koji nisu imali jednako dostupno i pravno pokriveno, jer su domovi zdravlja ugovarali i bez liječnika kao nositelja i bez potpisa pacijenata što je protivno Zakonu za zaštitu osobnih podataka i podložno velikim kaznama po EU tarifama a cilj nam je uskladiti se sa europskom praksom. Dakle, molim vas prihvatite dobre argumente i nemojte odbijati. Amandman br. 16. istog zastupnika. Amandman se ne prihvaća jer se traženjem suglasnosti predstavničkog tijela jedinica i područne, regionalne samouprave, prilikom promjene prostora obavljanje djelatnosti u ordinaciji, uz ostale propisane zahtjeve ostvaruje načelo transparentnosti i dostupnosti zdravstvene zaštite sukladno zadaćama jedinica područne samouprave, određenih Ustavom RH. Očitovanje izvolite. Evo vidite i ovdje prepoznajem rukopis, najvjerojatnije Milana Bandića.

Ponovno ponavljam, to su vam lokalni šerifi, oni gospodine ministre, razmišljaju kao vi. Vi ste jedan ministar, njih ima stotine. Možete zamisliti kakvi će to biti kriteriji, njihovi kada budu o nečemu odlučivali. Dakle, mi smatramo iz stranke Promijenimo Hrvatsku, a kažem na ovim prijedlozima amandmana veliki br. liječnika, stručnjaka, sveučilišnih profesora, radio je ovo što govorim, to je rezultat njihovih savjeta, njihovog praktičkog iskustva. Pa prema tome, mi smatramo, stranka Promijenimo Hrvatsku, da se ne smije zahtijevati suglasnost predstavničkog tijela za promjenu prostora, jer je potpisivanje pacijenata za slobodni izbor izabranog liječnika uvjet za ugovaranje sa HZZO-om. A standarde i normative prostora uređuju pravilnici ministarstva. Prema tome dovoljno je odobrenje vas, ministar zdravstva jer će se time izbjeći problemi na relaciji lokalna samouprava, liječnik, ministarstvo. Netko je ovdje suvišan. Ali ne mogu se oteti dojmu da je netko ovdje, namjerno tvorio prostor da možda vidite trgovati opet i sa liječnicima jer vidite jedan čovjek je ovdje, snažno povećava broj svojih članova, svoga kluba upravo na temelju te trgovine, klijentalizma. Pa prekinimo više s time u Hrvatskoj, to je sramota. Amandman br. 17. zastupnika Željka Jovanovića. Amandman 17. se ne prihvaća a obrazloženje je kao uz amandman 9. Zahvaljujem. Kluba zastupnika HDZ-a. Prihvaća se. Postaje sastavni dio zakona. Amandman br. 19. zastupnika Ivana Lovrinovića. Amandman se ne prihvaća jer se posebni standard za područje u kojima postoje velika odstupanja u broju osiguranika uređuje općim aktima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Očitovanje, izvolite. Već sam naglasio da u Hrvatskoj ima oko 330 ordinacija obiteljske medicine odnosno onih koji ne mogu izdržati ovakvu jednu situaciju. Zašto? Jer se njihovi prihodi ukupni određuju prema broju pacijenata. Prema tome sve veći broj ordinacija ima sve manje pacijenata. Na temelju toga nam je jasno da se njihovi prihodi smanjuju. Prema tome, ordinacije se sve više i više dovode u situaciju da ne mogu pokrivati troškove financiranja, odnosno funkcioniranja jer moraju pokriti troškove medicinske sestre, režije, održavanje itd., itd. U tom smislu predlažemo da se onaj dio koji nije dovoljan da ne može, koji nije dovoljan od HZZ-a jer kažem da su mali, smanjuje se iznos prihoda od HZZ-a zbog smanjenog broja pacijenata da tu razliku namiri lokalna zajednica. Ne može se govoriti da nema novaca u zdravstvu. Zašto? Ukupan iznos koji se plaća za obične lijekove, ajmo tako reći, posebno skupe lijekove iznosi oko 5,5 milijardi kuna. Da ništa ne gledamo i ništa ne istražujemo iznos novca koji se plaća za ukupne lijekove mogao bi biti 10% manji da ništa ne radimo. Znači 550 milijuna kuna se može uštedjeti. Na temelju samo ove stavke, uštede od 550 milijuna kuna pa može pokriti sve ordinacije znači i domova zdravlja i privatne ordinacije i snažno potpomoći primarnu zdravstvenu zaštitu koja mora biti prva crta obrane zdravlja hrvatskih građana. Mislim da ovo nije dobro jer ćemo i ne daj Bože da se ponovno ponovi slučaj iz Zaprešića. Idemo na 20.-ti amandman istog zastupnika. Amandman se ne prihvaća stoga što je odredbom članka 67. stavka 3. konačnog prijedloga zakona omogućeno u slučajevima ugroženosti pružanja zdravstvene zaštite na određenom području produljiti obavljanje privatne prakse zdravstvenom radniku do navršene 70.-te godine života. Svima nam je poznato da se smanjuje i broj liječnika, zdravstvenih radnika, što zbog starosti, što zbog nedovoljnog broja specijalizanata, što zbog toga što se oni iseljavaju, odnosno odlaze na bolje plaćene iste poslove u inozemstvo. Iz tog razloga naši stručnjaci iz Odbora za zdravstvo stranke Promijenimo Hrvatsku smatraju da treba dopustiti rad do 70.-te godine. Naravno ako je liječnik koji tamo radi psihofizički zdrav. Ako jest, a najveći broj njih jest, to su ljudi sa ogromnim iskustvom, to su ljudi koji još uvijek mogu raditi i ja ne vidim da u ovako teškoj situaciji ovaj zakon takve ljude tjera, prisiljava da odlaze u mirovinu iako bi mogli biti na korist svim građanima u onim područjima gdje oni žive a posebno tamo gdje mali broj liječnika a ima sve veći broj mjesta gdje uopće nema liječnika. Sada ćemo malo zastati, pozdravimo učenice i učenike osnovne škole Ivana Gundulića iz Zagreba. Dobro nam došli! [[Pljesak.]] Amandman br. 21. zastupnik Željko Jovanović. Zahvaljujem. Klub zastupnika MOST-a nezavisnih lista. Amandman se ne prihvaća jer se amandmanom omogućava obavljanje privatne prakse za djelatnost i prikupljanja uzimanja, testiranja, obrade, očuvanja, pohrane i raspodjele ljudskih tkiva i stanica u svrhu liječenja u cilju sprječavanja trgovanja tkivima, stanicama i organima u transplantacijskoj medicini amandman se ne prihvaća. Kolegica Strenja, izvolite. Dakle nije mi jasno zapravo kako tumačite ostavak da ovaj stavak niste promijenili jer smo mi tražili da se briše ta točka, znači da se u privatnim praksama ne mogu obavljati sljedeće djelatnosti: prikupljanje, uzimanje, testiranja, obrada, čuvanje, pohrana i raspodjela ljudskih tkiva i stanica u svrhu liječenja. Dakle, ako uzimanje papa testa u ginekološkim privatnim ordinacijama, ako punkcija čvora na dojci ili čvora na štitnjači nije uzimanje testiranja i obrada stanica onda što je. Dakle mi ćemo ostavkom i zadržavanjem ovog stavka, ovog članka onemogućiti da se u privatnim ordinacijama učine sve te dijagnostičke pretrage koje su u svrhu liječenja. Apsolutno jesam protiv uzimanja i presađivanja ljudskih organa u svrhu liječenja za sada u privatnim ustanovama jer to mislim da treba biti pod apsolutnom kontrolom države u ovom trenutku jer to je jedino opravdano ali uzimanje, prikupljanje, testiranje, obrada i čuvanje i pohrana i raspodjela ljudskih tkiva i stanica, tkivo i stanice su ipak nešto drugo od kompletnog organa koji se presađuje mora biti omogućeno u privatnim ordinacijama. Meni jednostavno nije jasno kako ćemo dalje u privatnim ordinacijama nastaviti za uzorkovanjem tkiva. A mislim da je ovo ograničenje ove određene djelatnosti u privatnoj praksi u vrijeme kad smo svjesni dugih lista čekanja i povećanih zahtjeva građana za zdravstvenom zaštitom potpuno neopravdano. Molim da se o ovome glasa. Idemo na amandman broj 23 istog kluba zastupnika. Amandman se ne prihvaća jer je odredbom članka 127 stavka 1 konačnog prijedloga zakona uređeno da visoko učilište zdravstvenog usmjerenja može u skladu s posebnim zakonom kojima se uređuje područje visokog obrazovanja osnovati unutarnje organizacijske cjeline u kojima se obavlja zdravstvena djelatnost za potrebe nastave. Dakle ono što smo mi tražili to je da se ovaj članak izmijeni zbog situacije koja je katastrofalna na razini liječenja i brige kurative studenata koji ne žive i ne studiraju u gradu gdje su rođeni, imaju prijavljeno prebivalište. Trenutno dakle u Hrvatskoj studira 113 386 studenata, od toga je studenti s prebivalištem van naselja u kojem je sjedište ustanove je 74 897, znači 75 000 studenata u Hrvatskoj ne studira u gradu u kojem ima prebivalište i gdje ima izabranog liječnika obiteljske medicine. Ukoliko dođe u Zagreb, on onda mora prebivat, promijeniti boravište, mora izabrati svog liječnika opće prakse ili u Rijeku ili tako negdje, u Zagrebu ih dolazi 30 000 i to je za najveći dio njih potpuno nemoguće. Dakle ti studenti su već jako puno godina ostavljeni i prepušteni hitnim prijemima bolnica i smatramo da je ovim zakonom to trebalo napokon regulirati. Mislim da su ostavljeni samo na milost i nemilost liječnicima koji će ih primit ukoliko je neka hitnoća, ali ukoliko imaju dermatološki, ortopedski i ne znam koji preglede za naočale i dioptrije, oni moraju mamu zvati da im autobusom iz Šibenika noćnim pošalje uputnicu da bi onda došli i otišli kod specijaliste u Zagrebu. Smatram da je to napokon ovim zakonom trebalo biti riješeno i da na to, bez obzira bio MOST, HDZ ili SDP, napokon na što ukazuju već dugo godina ljudi iz sa sveučilišta i liječnici propustili ste ovu priliku i ovo je trebalo ovim zakonom riješiti i stoga tražim glasanje o ovom amandmanu. Glasovat ćemo sutra. Sada je na redu 24 amandman zastupnika Željka Jovanovića. Amandman se ne prihvaća jer je odredbom članka 127 stavka 1 konačnog prijedloga zakona uređeno da visoko učilište zdravstvenog usmjerenja može u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje područje visokog obrazovanja osnovati unutarnje organizacijske cjeline u kojima se obavlja zdravstvena djelatnost za potrebe nastave. Ne možemo čuti očitovanje pa idemo na amandman broj 25 Kluba zastupnika HDZ-a. Amandman se prihvaća. Postaje sastavni dio zakona. Amandman broj 26 Kluba zastupnika SDP-a. Amandman se ne prihvaća jer je prihvaćen amandman Kluba zastupnika HDZ-a broj 25 koji se odnosi na broj članova i sastav upravnog vijeća bolničke zdravstvene ustanove čije osnivačke jedinice područne regionalne samouprave i grad Zagreb. Idemo na amandman broj 27 Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, izvolite. Amandman na članak 83 stavak 4 ne prihvaća se jer je prihvaćen amandman Kluba zastupnika HDZ-a broj 25 koji se odnosi na broj članova i sastav upravnoga vijeća bolničke zdravstvene ustanove čiji je osnivač jedinice područne samouprave i grad Zagreb. U svezi je postupak imenovanja članova upravnoga vijeća, članak 83 stavak 5 i 7 te dodatni stavci 11, 12 i 13 amandman se ne prihvaća jer je protivan upravljačkim pravima, a s tim vezano i odgovornostima osnivača određenim zakonom o ustanovama. Očitovanje, izvolite zastupnica Strenja. Dakle Most nezavisnih lista je tražilo malo više izmjena što se tiče članka 83 i rada upravnih vijeća i predloženim izmjenama smatramo da je potrebno osigurat da tijela jedinica lokalne samouprave koji su osnivači bolnica imaju većinu u upravnim vijećima bolnica, u redu. Ali predloženim izmjenama, a to je dodavanje stavka: zdravstvene ustanove dužne su životopise članova upravnih vijeća i njihov program razvoja ustanove javno objavit na mrežnim stranicama ustanove, članovi upravnog vijeća zdravstvene ustanove ne mogu biti ravnatelj i zamjenik ravnatelja druge zdravstvene ustanove jer je onda u direktnom sukobu i mandat članova upravnog vijeća da traje 5 godina. Isto tako smatrali smo da trebaju izabrani članovi priložit potvrdu o nekažnjavanju i izjavu o nepostojanju sukoba interesa. Predloženim promjenama osiguralo bi se da upravna vijeća ne ovise o izbornom ciklusu jer smo tražili da traje 5 godina mandat, da upravna vijeća budu izabrani motivirani ljudi kojima je cilj dobrobit zdravstvene ustanove, a ne redoslijedom samo članovi HDZ-a u ovom trenutku i hrvatske zore, a javnom objavom životopisa, plana rada i izvješća o radu osigurala bi se informiranost javnosti o ljudima koji upravljaju zdravstvenim ustanovama. Amandman se ne prihvaća jer je prihvaćen amandman Kluba zastupnika HDZ-a tj. amandman 25. Onda idemo na amandman broj 29 istog zastupnika. Amandman se ne prihvaća jer je prihvaćen amandman Kluba zastupnika HDZ-a. Amandman broj 30 Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, izvolite. Amandman se ne prihvaća jer je pristup podacima izvršenje programa rada i razvoja zdravstvene ustanove u smislu podnesenog amandmana moguće o postupku i na način propisan statutom zdravstvene ustanove i propisima o pravu na pristup informacijama. Mi smo tražili da se u članku 84 iza stavka 1 donosi program rada i razvoja dodaju riječi: I objavljuje ga na mrežnim stranicama ustanove na prijedloge stručnog vijeća donosi program rada i razvoja svake djelatnosti ustanovi i objavljuje periodično izvješće o izvršenom programu jednom godišnje koje je javno za sve zaposlenike ustanova. Trenutno se to radi u nekim ustanovama, a te ustanove su i pokazale da uspješnije funkcioniraju. U članku 84 stavak 1 iza riječi nadzire izvršenje programa rada i razvoja zdravstvene ustanove, dakle upravno vijeće, dodaje se i rečenice: Izvješće o izvršenom programu se objavljuje najmanje jednom godišnje na mrežnim stranicama ustanove. Dakle, plan rada i razvoja svake djelatnosti u ustanovi izbjegla bi se planom rada, znači izbjegla bi se ravnomjerna raspodjela djelatnosti u ustanovi koja trenutno ovisi o utjecaju pojedinih rukovoditelja djelatnosti na uprave. Tražimo glasanje o ovom amandmanu. Idemo na amandman broj 31 istog kluba zastupnika. Amandman se djelomično prihvaća na način da se u članku 92. i za podstavke 7. dodaje novi podstavak 8. koji glasi: prati i osigurava jednakomjernu ujednačenu razinu stručnog usavršavanja i edukacije svih zdravstvenih radnika a da dosadašnji podstavci 8. do 10. postaju podstavci 9. do 11. Ja nisam zadovoljna samo ovim uvrštenjem, dakle mi smo tražili da se što se tiče upravnog vijeća i rada uprava bolnica, da upravno vijeće predlaže stručne temelje za program rada i razvoja zdravstvene ustanove da se doda: i svih ustrojbenih jedinica ustanove. Drago mi je da ste prihvatili da će ustanova osiguravati jednakomjernu i ujednačenu razinu stručnog usavršavanja i edukacije svih zdravstvenih djelatnika ukoliko znamo kakva je trenutno situacija i da su zdravstveni djelatnici pogotovo liječnici jednu od razloga zašto odlaze, ne mogućnost i dostupnost stručnog usavršavanja, stavili visoko na ljestvici razloga zašto odlaze iz RH, to je znači trenutna situacija gdje u ovom trenutku je otvoreno preko milijun radnih mjesta za zdravstvene djelatnike u EU-u a mi još uvijek zapravo razmišljamo da li ćemo svima omogućiti transparentno da mogu se usavršavati. Mi smo tražili da upravno vijeće predlaže ravnatelju upravnom vijeću usklađenje stručnog rada zdravstvene ustanove sa financijskim mogućnostima. Dakle u skladu sa financijskim mogućnostima tražimo da se briše jer je stručni rad definiran pravilima struke a ne financijskim mogućnostima i ne smije podlijegati kompromisu što bi moglo prouzročiti i kršenje Zakona o liječništvu članka 4. o načinu obavljanja liječničke djelatnosti. Predloženim promjenama stručno vijeće opravdava svoj naziv i stavlja u žarište interesa jednakomjerni i stručni rad ustanove svih ustrojbenih jedinica i zdravstvenih djelatnika, tražimo glasanje o ovom amandmanu cjelovitog. Idemo na amandman 32, ponovno Klub zastupnika MOST-a nezavisnih lista. Amandman se ne prihvaća. Naime, amandman na članak 103. stavak 1. ne prihvaća se jer se navedenim člankom u okviru glave 7. konačnog prijedloga zakona koji regulira zdravstvene ustanove, na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti, uređuje dom zdravlja kao zdravstvena ustanova na toj razini zdravstvene djelatnosti. Zbog navedenog razloga, ovim člankom se ne mogu regulirati pitanja vezana uz ordinacije. Amandman se također ne prihvaća jer se u stavku 2. članka 103. u kojemu se navode djelatnosti doma zdravlja predlaže uvesti sanitarnu zaštitu koja je po svom sadržaju djelatnost županijskih zavoda za javno zdravstvo. Članak 103. ovog zakona jedan je od najinteresantnijih članaka koji je zapravo doživio najviše promjena od diskursa da će svim liječnicima primarne zdravstvene zaštite biti dozvoljeno ukoliko žele da imaju koncesiju jer ono što građani Hrvatske trebaju znati, da i sada 70% njih obavlja posao koncesionara a 30% su u nekakvom vrlo lošem neću reći robovlasničkom, ali podređenom položaju u odnosu na kolege i vezani su uz domove zdravlja i primaju plaću od 7 do 8000 kuna. Liječnici koji vas liječe, dragi građani sve ove godine i nikakvih promjena nema. Dakle uđete u ordinaciju obiteljskog liječnika koncesionara ili onog koji je u domu zdravlja osim što ovaj prima manju plaću, nikakvu razliku osim po opremljenosti same ordinacije, nećete primijetiti. Trenutno u primarnoj zdravstvenoj zaštiti nedostaje 12% nositelja timova, dakle trenutno je 1163 obiteljska liječnika, 189 ginekologa i 240 pedijatara koji nedostaju zbog čega mladi koji su tek ušli u sustav bez dovoljnog iskustva primorani su pokrivati i funkcioniranje u 2 do 3 međusobno udaljene ordinacije što urušava kvalitetu praćenja stanja domicilne populacije a isto i uskraćuje kontinuitet u pružanju zdravstvene zaštite. I zbog toga mislimo da je trebalo transparentnije omogućiti liječnicima koji žele sklopiti koncesijski ugovor da to učine ukoliko žele a nadamo se da će ministarstvo imati snage omogućiti da liječnicima koji rade u deprimiranim područjima, da mogu sklopiti povoljnije ugovore kako bi mogli dobivati zapravo i nešto veća sredstva ukoliko nemaju pun broj pacijenata jer inače ćemo imati potpuno opustošena područja koja su i sad prisutna diljem Hrvatske. Dakle trebalo je sasvim drugačije pristupiti problemu rješavanja koncesija i tko može ići u koncesionare ili ne ali ne ovako samo paušalno do 25. Zastupnik Ivan Lovrinović, amandman broj 33. Amandman na članak 103. stavak 1. ne prihvaća se jer se navedenim člankom u okviru glave 7. konačnog prijedloga zakona koji regulira zdravstvene ustanove na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti uređuje dom zdravlja kao zdravstvena ustanova na toj razini zdravstvene djelatnosti. Zbog navedenog razloga, ovim člankom se ne mogu regulirati pitanja vezana uz ordinacije. Amandman na članak 103. stavak 3. ne prihvaća se u cilju osiguranja dostupnosti zdravstvene zaštite građanima te u tom smislu dužnosti doma zdravlja da osigura provođenje utvrđenih djelatnosti ako ... [[Govornik se ne razumije.]] djelatnosti sukladno mreži javnozdravstvene službe nije drugačije organizirano putem ordinacija, time se ujedno stvaraju pretpostavke za ostvarenje Ustavom utvrđenih zadaća jedinica područne(regionalne samouprave u području zdravstva. Očitovanje, kolega Lovrinović.

Nisam zadovoljan vašim objašnjenjem gospodine ministre, zašto, jer je maloprije rečeno da se 70&% liječnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti su privatni koncesionari odnosno po novoj terminologiji ugovorne ordinacije. I sada ovi, ovih 70% liječnika na prvoj crti zdravlja hrvatskih građana praktično proglašavate kao nekom trećom ligom. Ali znate zašto su ugroženi? Uzmimo dvije ordinacije u domu zdravlja. Jedna je ordinacija domska, gdje radi domski liječnik, a u ordinaciji do njega je ordinacija gdje radi privatni koncesionar, odnosno, ugovorna ordinacija. Pretpostavimo da imaju isti broj pacijenata pa prema tome od HZZ-a dobivaju isti iznos novca. Znate koliko će plaću dobiti domski liječnik? Pa skoro upola manju a radi isti posao, u odnosu na privatnog koncesionara. Ali, to nije posljedica toga što je privatni koncesionar nešto drpio da oprostite na ovom izrazu, nego zbog toga što se on racionalnije ponaša, što je ugodnije, nabavlja, spravlja uređaje. A znate tko iscrpljuje onog domskog liječnika? Pa ona administracija, direktori domova zdravlja, vozači, tko će njima zaraditi tolike novce. Prema tome, ovi ljudi su pokazali, ugovorne ordinacije su pokazali kako se može gospodariti dobro onim resursima novcima koje zarađuju. Oni su dobar primjer. Dakle, ovdje se ne mogu oteti dojmu da izvrše snažan pritisak na vas sigurno ovdje iz Grada Zagreba, da zadržite te moćnike, koje netko uvijek mora zvati i vući za rukav. Vidite vi, odbijate i dalje ove dobre amandmane stranke Promijenimo Hrvatsku i naš … [[Govornik se ne razumije.]] da sam ja slučajno rekao HDZ-u ja ću vas podržati, da malo pojačam većinu, vi biste prihvatili svih 17 amandmana, još bi me pitali imate li još, donesite što prije. Klub zastupnika HSS-a, izvolite. Amandman se ne prihvaća jer se ocjenjuje da se odredbom prema kojoj je dom zdravlja obvezan uz odluku osnivača osigurati da u svakoj propisanoj djelatnosti ima do 25% ordinacija, postiže primjeren odnos javna služba privatna praksa kojim se osigurava ostvarenje načela dostupnosti zdravstvene zaštite na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti. Očitovanje kolega Vlaović. Hvala predsjedniče. Uvaženi ministre, ne možemo prihvatiti obrazloženje. Jer ako ostane ovakva odredba u zakonu do 25% ordinacija u okviru domova zdravlja, to znači da može, a i ne mora imati 25% ordinacija. Mi smo predložili da to bude minimalno 30% da ib osigurali financijsku stabilnost domova zdravlja i da bi osigurali dostupnu zdravstvenu zaštitu svim pacijentima, pogotovo u ruralnim područjima. Na ovaj način vi šaljete poruku, ne trebaju nam domovi zdravlja. Pa recite to onda javno, ne trebaju domovi zdravlja, jer ako on ima do 25% onda ne može 100% organizirati javno zdravstvenu uslugu građanima. Ne možeš nešto što imaš do 20% organizirati 100% Ravnatelju doma zdravlja niste dali ni alat u ruke da nagrdite ljude koji su ostali u službi, da im povise plaće, jer im oni rade, pogotovo što su organizirali i mrtvozorstvo što su organizirali i dežurstva vikendima i blagdanima što koncesionari ugl. nisu radili. I na ovaj način šaljemo lošu poruku, da ono pri čemu je Hrvatska bila poznata, to je bio sustav domova zdravlja i sustav obiteljske medicine kroz domove zdravlja, urušio se ne dajemo novi iskorak, nego idemo krak nazad u smislu dostupnosti zdravstvene zaštite i urušavanje domova zdravlja. Pa vi znate da je dosta domova zdravlja u financijskim teškoćama, da duguju preko 300 dana dobavljačima, da ne plaćaju zubne tehničare itd. Na ovaj način im nećemo osigurati financijsku stabilnost i zato smo stavili da minimalno 30% ordinacija mora ostati u sustavu domova zdravlja. Ne razumijem zašto to ne prihvaćate. Vi ste kao ministar dirigent koji upravlja tim sustavom, ali vam je orkestar raštiman, domovi zdravlja ne funkcioniraju, nemate prvih violina jer nema liječnika, a pacijenti su nezadovoljni. To je stvarno stanje i tražimo glasanje o ovom amandmanu. Amandman br. 35. je povučen. Pa idemo onda na amandman br. 36. zastupnika Miranda Mrsića. Amandman se ne prihvaća jer se ocjenjuje da se odredbom prema kojoj je dom zdravlja obvezan uz odluku osnivača osigurati da u svakoj propisanoj djelatnosti ima do 25% ordinacija, postiže primjeren odnos javna služba-privatna praksa kojim se osigurava ostvarivanje načela dostupnosti zdravstvene zaštite na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti. Poštovani ministre, kaže vrag je u detaljima i ovdje je ova riječ do 25% vam omogućava da u domovima zdravlja bude i 0% ordinacija koje nisu privatizirani i na taj način će se nastaviti privatizacije, amerikanizacija hrvatskog zdravstva. Mislim da ste trebali napraviti iskorak i vratiti se štamparovom modelu domu zdravlja, dom zdravlja bi trebao i mora biti središnje mjesto zdravstvene zaštite na pojedinom području. Sa ovime ste nastavili dalje praksu koja je bila kriva i mislim da je trebalo napraviti drugačije iskorak koji bi doveo do toga da nam zdravstvena zaštita bude efikasnija. Na to nas upozorava i Europska komisija i sami znate da Europska komisija nas upozorava na to da imamo preveliki broj kardiovaskularnih bolesti, da imamo preveliki broj magilnih bolesti. I Europska komisija je vrlo jasno ukazala da primarna zdravstvena zaštita je i jedan od najslabijih karika u prevenciji nastajanja ovih teških bolesti. Žao mi je što niste krenuli slovenskim modelom koji je pokazao da je sasvim sve jedno tko je koncesionar tko nije, ako svi imaju jednaku količinu novaca i ako svi imaju jednaku plaću, de facto onda se nikome ne isplati ići u koncesije. Slovenci su svima dali jednaku količinu novaca svi imaju jednake plaće i de facto oni su odustali od koncesija u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i vraćaju se natrag štamparovom modelom i žao mi je što vi u ovom zakonu niste napravili.

Amandman se ne prihvaća zato što sukladno Zakonu o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora N.N. br. 125/11 i 64/15 kriterij za određivanje visine zakupnine za poslovni prostor u vlasništvu jedinice područne regionalne samouprave ili pravne osobe u njenom vlasništvu ili pretežitom vlasništvu što uključuje i poslovni prostor u vlasništvu domova zdravlja u kojima se obavlja zdravstvena djelatnost, određuje odlukama predstavničkog tijela jedinice područne samouprave. Zašto? Jer opet daje lokalnim moćnicima, što im daje? Mogućnost da zloupotrijebe i da manipuliraju sa poslovnim prostorom na štetu i domova zdravlja, a i ugovornih ordinacija iz naših privatnih koncesionara. U ovom zakonu vi predlažete, znači imamo dom zdravlja negdje i sad ga lokalna zajednica može iznajmiti i ne zdravstvenim institucijama, odnosno privatnim nekim trgovačkim poduzećima da prodaju sportsku opremu, tehnička sredstva itd. Pa možete samo zamisliti u ovakvoj Hrvatskoj kakva jest gdje pravosuđe ne funkcionira na što će to možda jednog dana ličiti i umjesto da prostor u tom domu zdravlja za koji smo svi uplaćivali desetljećima doprinose, umjesto da ga dobije zdravstveni radnik, privatni koncesionar, odnosno ugovorna ordinacija, tamo lokalni čelnik, gradonačelnik, načelnik da nekoj firmi da obavlja neku sasvim drugu djelatnost. Pa to nije smisao zdravstvene zaštite domova zdravlja itd. no ono što smo mi posebno željeli u ovom našem prijedlog stranka Promijenimo Hrvatsku na temelju znači prijedloga liječnika iz primarne zdravstvene zaštite s kojima surađujemo preko 3 godine, vrlo aktivno, mi predlažemo da se ugovornim ordinacijama prostor da, iznajmi samo za 1 kunu. Pa gledajte, ako lokalna zajednica, odnosno ministarstvo treba donijeti takvu odluku, ministar, da izravno odobrava takav prostor za 1 kunu, imat ćemo jeftiniju primarnu zdravstvenu zaštitu, a poseban razlog za to je, rekao sam, desetljećima, svi smo mi doprinosima izdvajali, gradili te domove zdravlja. Idemo na amandman broj 38 Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista. Amandman se ne prihvaća jer zakon o djelatnostima u zdravstvu, NN broj 87/09 kao temeljni zakon koji uređuje sadržaj, način djelovanja te uvjete za obavljanje pojedinih djelatnosti u zdravstvu pri definiciji djelatnosti sanitarnih inžinjera ne omogućava obavljanje te djelatnosti na svim razinama zdravstvene zaštite, kao što se to čini kod drugih djelatnosti reguliranih navedenim zakonom. Izvolite očitovanje. Dakle i u članku 107 i 108 tražila sam praktički istu izmjenu, a to je da se doda i sanitarna zaštita. Dakle da se vojno zdravstveno središte Ministarstva obrane i Oružanih snaga RH da ima status vojne zdravstvene ustanove i pruža zdravstvenu zaštitu djelatnicima, ima djelatnosti i obiteljske, dentalne, specifične zdravstvene sanitarne zaštite, higijensko epidemiološke zdravstvene zaštite, specijalističko konzularne zdravstvene zaštite i ljekarničku djelatnost. Zašto? Stava smo kako je stavka sanitarna zaštita kao djelatnost koja se obavlja u okviru sanitarnog inžinjerstva iznimno važna na svim razinama zdravstvenih ustanova općenito. Upravo iz razloga što obuhvaća osiguravanje zdravstvene ispravnosti hrane i vode za ljudsku potrošnju, ... [[Govornik se ne razumije.]] kontrolu mikroklimatskih uvjeta i higijene smještaja pacijenata te kontrolirano provođenje dezinfekcijskih postupaka opreme i prostorija s ciljem suzbijanja bolničkih infekcija. Ono što je meni posebno zasmetalo u ova dva članka, jedno se odnosi na zatvorsku bolnicu, a jedno se odnosi na vojno središte kao nekom tko je bio vojnik i 1629 proveo u borbenom sektoru, ne znam kako je ministar Krstičević dozvolio da se kaže: normative i standarde u pogledu prostora opreme i djelatnika u stavku 1 ovog članka pravilnikom propisuje ministar uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za obranu. Znači za vojno zdravstveno središte propisuje ministar zdravstva, ali kad govorimo o zatvorskoj bolnici tu kaže: normative standarde u pogledu prostora itd. propisuje pravilnikom ministar pravosuđa uz prethodnu suglasnost ministra zdravstva. Ne znam zašto su dvije takve razlike, mislim da je trebalo ostaviti da propisuje ministar zdravstva uz prethodnu suglasnost nadležnog ministra ovdje obrane, ovdje pravosuđa. Tražim glasanje. Amandman broj 39 istog kluba zastupnika. Amandman se ne prihvaća. Dakle ovdje sam isto tako tražila da se zatvorska bolnica u Zagrebu Ministarstva pravosuđa, to je kaznionica u kojoj se pruža zdravstvena zaštita osobama lišenim slobode u nadležnosti Ministarstva pravosuđa i u svom sastavu dakle zatvorska bolnica ima ljekarničku djelatnost, higijensko epidemiološku zdravstvenu zaštitu, sanitarnu zaštitu i bolničko liječenje da se doda i ovaj stavak, znači sanitarna zaštita kao djelatnost koja je bitna. Posebno bi sad ovdje malo skrenula pažnju i na zatvorske čuvare koji uporno preko svojih sindikata isto traže da ih se zaštiti u odnosu na to što tijekom vikenda u zatvorskoj bolnici nema onoga tko će pacijentima koji trebaju primiti terapiju dijeliti tu terapiju, nego to rade zatvorski čuvari. Oni su se višekratno javnosti obraćali, liječničkoj komori i ministarstvu da ih se zaštiti jer to treba raditi zdravstveni djelatnik, nažalost to još nije riješeno i nadam se da će možda u jednom trenutku nekome doći da bi to ipak trebalo riješiti jer lijekove treba dijeliti medicinske educirana osoba, a ne zatvorski čuvar. Amandman se ne prihvaća jer je Zakon o djelatnostima u zdravstvu kao temeljni zakon koji uređuje sadržaj, način djelovanja te uvjete za obavljanje pojedinih djelatnosti u zdravstvu po definiciji djelatnosti sanitarnih inženjera ne omogućava obavljanje te djelatnosti na svim razinama zdravstvene zaštite kao što to čini kod drugih djelatnosti reguliranih navedenim zakonom. Onda idemo na 41 amandman Kluba zastupnika SDP-a. Prihvaća se. Postaje sastavni dio zakona. Amandman broj 42 zastupnik Željko Jovanović. U kliničkoj ustanovi provodi se nastava visokih učilišta i znanstveni rad za djelatnost za koji je osnovana. Klinička ustanova stječe taj naziv na temelju nastavne djelatnosti znanstvenoga istraživačkoga rada. Uvjeti za provođenje nastave i nastava na više razina preddiplomski i diplomskih, poslijediplomskih iz više profesija, doktor medicine, farmaceut, medicinska sestra i drugo što se pobliže uređuje pravilnikom iz članka 122. stavak 3. zakona. Zastupnik nije ovdje pa ćemo glasovati sutra. Klub zastupnika MOST-a nezavisnih lista. Ne prihvaća se. Obrazloženje je nadležna visoka učilišta uključena su u postupak dodjele naziva kliničkih ustanova na način da se od njih traži prethodno mišljenje u pojedinom postupku a ne prijedlog za dodjelu naziva s obzirom da se radi zdravstvenoj ustanovi kojoj se dodjeljuje i naziv klinička ustanova.

Dakle, MOST nezavisnih lista je ovdje predložio nekoliko amandmana u slijedu na nekoliko članaka koji su zapravo zaključak dekanskog saziva dekana medicinskih fakulteta u Hrvatskoj. Mi smo tražili da se dakle u članku 122 mijenja stavak 1. i glasi: „Naziv klinička ustanova fakulteta dodjeljuje ministar na prijedlog Fakulteta zdravstvenog usmjerenja. To tako glasi a mi tražimo da se mijenja i da glasi: „Normative i standarde koji moraju ispunjavati klinike, kliničke bolnice i klinički bolnički centri za dodjelu naziva klinička ustanova utvrđuje pravilnikom ministar uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za znanost te prethodno pribavljeno mišljenje medicinskih fakulteta, stomatološkog fakulteta i nadležnih komora. Dakle u članku 94. važećeg Zakona o zdravstvenoj zaštiti na identičan način je propisan način dodjele naziva klinička ustanova kao i u konačnom prijedlogu Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Pravilnikom o uvjetima koji moraju ispunjavati zdravstvene ustanove ili dijelovi zdravstvenih ustanova za dodjelu naziva klinika ili klinička ustanova koji je donesen na temelju važećeg zakona o zdravstvenoj zaštiti. Propisano je da se od visokih učilišta traži samo mišljenje Povjerenstva za znanstveno nastavni rad koji utvrđuje postoji li nastavna potreba i pedagoški uvjeti za dodjelu naziva. U postupku je propisano da ima samo se prikupiti mišljenje i nije definirana situacija ako mišljenje bude negativno za dodjelu naziva klinička ustanova. S obzirom da su kliničke ustanove nastavne baze za izvođenje kliničke nastave moguće su situacije da se dodjeli naziv klinička ustanova zdravstvenoj ustanovi u kojoj se neće izvoditi nastava. I zbog toga smatramo da naziv klinička ustanova fakulteta dakle dodjeljuje ministar na prijedlog Fakulteta zdravstvenog usmjerenja i normative i standarde koje moraju ispunjavati klinike, kliničke bolnice i klinički bolnički centri za dodjelu naziva klinička ustanova, utvrđuje pravilnikom ministar uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za znanost. Idemo na amandman 44. zastupnika Željka Jovanovića. Amandman se ne prihvaća a obrazloženje je kao u amandmanu 43. Amandman 45. istog zastupnika. Amandman se ne prihvaća. U postupku dodjele naziva kliničkih ustanova potrebno je uključiti sva nadležna visoka učilišta sukladno pravilniku kojim se pobliže uređuju normativi i standardi za dodjelu naziva kliničkih ustanova a ne samo medicinski i stomatološki fakultet. Amandman 46. ponovno Klub zastupnika MOST-a nezavisnih lista. Amandman se ne prihvaća jer rješavanje pitanja plaća zdravstvenih radnika u kumulativnom radnom odnosu koji su zaposlenici u različitim sustavima znanosti i zdravstva potrebno riješiti zakonom koji regulira plaće zaposlenih u javnim službama. Dakle, na taj način ukoliko ne reguliramo zakonom i dalje će ostati neriješena situacija i ne ujednačenost plaća unutar zdravstvenog sustava što se tiče rada u kumulativi. Dakle u članku 126. predložili smo da se doda novi stavak 2. koji glasi: „Uredbom iz članka 162. ovog zakona određuje se dodatak na osnovne plaće nastavnika i osoba u suradničkim zvanjima, zdravstvenih radnika koji izvode nastavu u zdravstvenim ustanovama za potrebe fakulteta zdravstvenog usmjerenja te koji imaju zasnovan radni odnos istodobno sa zdravstvenom ustanovom i sa fakultetom na način da u zdravstvenoj ustanovi, odnosno fakultetu obavljaju poslove sa nepunim radnim vremenom.“ Dakle klinički dodatak za nastavu. I onda bi stavci 2. i 3. postali stavci 3. i 4. Dakle u provedbenim propisima i kolektivnim ugovorima iz područja visokog obrazovanja i zdravstva nije na odgovarajući način propisan način zasnivanja integriranog kumulativnog radnog odnosa i s tim u svezi i odgovarajući način isplata plaća koji isplaćuju visoka učilišta i zdravstvene ustanove zbog čega se pojavljuju poteškoće u realizaciji integriranih kumulativnih radnih odnosa. Imamo različite plaće nastavnika znači koji rade na medicinskim fakultetima i na bolnicama, na svakom od sveučilišta drugačije. Visoko obrazovanje zdravstvenih radnika znanstvenu i stručnu djelatnost iz polja kliničkih medicinskih znanosti te javnog zdravstva i zdravstvene zaštite mogu izvoditi isključivo zdravstveni radnici, nastavnici izabrani u znanstveno nastavna zvanja te osobe izabrane u suradnička zvanja koji rade u zdravstvenim ustanovama. Bitan preduvjet da bi nastavnici i osobe u suradničkim zvanjima, zdravstveni radnici izvodili nastavu u zdravstvenim ustanovama je istodobno zasnivanje radnog odnosa sa kliničkom ustanovom i s visokim učilištem zdravstvenog usmjerenja.

Amandman se ne prihvaća, obrazloženje je isto kao uz amandman 46. Amandman 48. Klub zastupnika MOST-a nezavisnih lista. Amandman se ne prihvaća jer specifična zdravstvena zaštita u smislu odredbe članka 24. Konačnog prijedloga Zakona odnosi se na radnike stoga se ne može prihvatiti amandman koji se odnosi na specifičnu zdravstvenu zaštitu studenata. Dakle, mi smo ponovno htjeli skrenuti pažnju na neadekvatno riješenu zdravstvenu zaštitu studenata svih fakulteta u Hrvatskoj.

Zato smatram da bi to trebali napraviti reciprocitetom jer trenutno hrvatskih studenata u BiH-u odnosno u Mostaru se školuje 2500 i oni uporno pokušavaju skrenuti pažnju na to da isto tako imaju tamo samo pravo samo na hitnu medicinsku pomoć ali ne i na liječenje koje je potrebno, ... [[Govornik se ne razumije.]] koja bi se trebala barem nekakvim međusobnim ugovorima riješiti a ovako su prepušteni sami sebi. Dakle, studenti su blago, nacionalno blago RH i ne možemo se i nadalje na ovaj način prema njima odnositi, ne mogu samo hitnoćom, u hitnim ordinacijama i hitnim prijemima rješavati svoje zdravstveno stanje nego trebaju biti omogućeno u mjesto gdje je sveučilište da bude otvorena studenska ambulanta koja će osim preventivnih pregleda imat pravo raditi i kurativu, dakle izdat recept, izdat lijek i liječiti te mlade ljude. Hvala. Amandman 49 zastupnik Željko Jovanović, izvolite. Amandman se ne prihvaća, obrazloženje je isto kao u amandmanu 48.

Očitovanje, izvolite. Zaista mi je teško čuti a posebno prihvatiti ovo objašnjenje gospodine ministre, koje ste rekli jer ispada da je Imunološki zavod za koje se evo stranka Promijenimo Hrvatsku traži da se prizna državnim zavodom, da se on konačno stavi na noge, da počne funkcionirati, da vi u vladajućoj koaliciji smatrate da on nije ključan za hrvatsko javno zdravstvo, da on nije obveza pa molim vas, ja nisam liječnik, ja sam ekonomist. Ali svi nam je poznato što znače virusi pa prema tome na ovaj način prepušta se ova institucija da jednostavno nestane i propadne. Pa ova koalicija prije godinu dana ovdje sa jednim gradonačelnikom koji šakom i kapom po Hrvatskoj dijeli autobuse, vatrogasna vozila, koji svakom daje što treba a nas kažnjava sa 18% što živimo u Zagrebu, pazite, u Zagrebu je kazna živjeti a ta kazna glasi 18% prireza. Ali da se vratim na ovo, na Imunološki zavod. Gospodine ministre, u 2016. g. na cjepiva je potrošeno 110 milijuna kuna. Znate koliko je potrošeno u godinu dana prije? Ispod 60 milijuna kuna. Pa iz toga je jasno vidljivo da je nekim interesnim skupinama stalo da nestane Imunološki zavod a to što ćemo mi duplo ili troduplo plaćati cjepiva ista koja smo proizvodili, nikoga nije briga jer se naučilo krčmiti javni novac. Ja ne vidim i nemam zablude da će ova koalicija riješiti ovo pitanje, e zato mi moramo promijeniti Hrvatsku i ovdje moraju doći novi ljudi koji će otvoriti novu stranicu a Imunološki zavod proglasiti državnim zavodom jer je jedna od ključnih institucija zaštite građana od zaraza i svega ostalog. Prihvaća se. Amandman 52, Odbora za zakonodavstvo. Prihvaća se. Amandman 53, Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista. Amandman se ne prihvaća jer su odredbama članka 155. stavak 2. konačnog prijedloga zakona određene osobe koje se smatraju zdravstvenim radnicima, koje obavljaju zdravstvenu djelatnost u procesu dijagnostike i liječenja.

Dakle, točno ovako smo smatrali da treba navesti u ovaj stavak 2. Ono što sam htjela posebno naglasiti a to je da smo mi tražili da se doda stavak 3. koji glasi: liječnici su temeljni i mjerodavni nositelji zdravstvene djelatnosti koje je od posebnog interesa za RH čije se djelovanjem pojam i ustrojstvo i uvjeti za obavljanje liječničkog zvanja uređuju posebnim zakonom. Smatram da je trebalo posebno dakle za one koji su nosioci samog sustava navesti i ovaj poseban članak. Zašto? Cijelo vrijeme zapravo bježimo od činjenice govoreći da je liječnika sve više u sustavu od činjenice da je trenutno i Europa priznala da 15% stanovništva u Europi nije pokriveno zdravstvenom zaštitom. Bježimo od činjenice da trenutno zapravo do 2025. g. će se otvoriti 1,8 milijuna novih radnih mjesta, mnoga od njih bit će i za liječnike koji će odlaziti iz naše zemlje. Trenutno je otišlo oko 600 liječnik iz Hrvatske, 1500 je prikupilo svu dokumentaciju, spremni su otići a mi još uvijek ne prepoznajemo tko su nositelji sustava zdravstva, liječnici, Isto tako je i sa medicinskim sestrama. Dakle i za njih nismo riješili priznavanje stručnih kvalifikacija, nedostatno pratimo trenutno situaciju što se tiče njihove raspodijeljenosti unutar samog sustava, nismo uskladili sistematizaciju radnih mjesta u zdravstvenim ustanovama. Prihvaća se. Zakona o djelatnostima u zdravstvu propisano je da stručni prvostupnici medicinsko-laboratorijske dijagnostike svoju djelatnost provode u timu čiji je nositelj odgovarajući specijalist medicine ili medicinske biokemije odnosno osoba za završenim diplomskim sveučilišnim studijem medicinske biokemije na svim razinama zdravstvene zaštite a što je na isti način propisano odredbama članka 27. stavak 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Isto tako ranije sam već rekao o tome se očitovao i Ustavni sud. Amandman broj 55. Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista. Amandman se ne prihvaća, jer je obavljanje poslova, radnika za svoj račun iz djelatnosti koju obavlja poslodavac dopuštena prema općim propisima o radu uz odobrenje poslodavca. Što znači da je to rad kod drugoga subjekta, a ne kod poslodavca kod kojega je radnik u radnom odnosu. Dakle jedna od dvije ključne stvari koje je Most dok je bio u onoj koaliciji s HDZ-om učinio unutar zdravstva, to je da je napokon regulirano pravilnikom rad izvan punog radnog vremena i da su u tom kratkom vremenu, specijalizanti, napokon nisu bile vezane robovlasničkim ugovorima za svoje zdravstvene ustanove. Ono što mi tražimo iskorak koji nam je potreban zbog nedostatka liječnika u hrvatskoj, to je da liječnik može raditi i u svojoj zdravstvenoj u stanovi. Proteklog vikenda bila sam na kongresu Hrvatske udruge poslodavaca u zdravstvu i ministar zdravstva Crne Gore i ministar zdravstva Slovenije je rekao da je to kod njih već riješeno. Dakle što ne bi bilo bolje da liječnik može ostati popodne, nakon odrađenog radnog vremena u svojoj ustanovi i nastaviti raditi kao privatna praksa, znači pregledavati pacijente, smanjivati liste čekanja i raditi na vrlo jasan i transparentan način, nego sada što je omogućeno da mora se obući, otići u neku drugu privatnu ustanovu i tamo nastaviti dalje pregledavati. Sve treba učiniti kako bismo smanjili liste čekanja kojih je kao što znate bez obzira šta mi pričali sada trenutno, an njima je više od 800 tisuća naših građana. Dakle, liječnike možete zadržati na mnoge načine, a jedna od njih bi bila jedna od tog, da može raditi privatno i u svojoj zdravstvenoj ustanovi, s čim nitko u Hrvatskoj nema problema osim trenutna zdravstvena administracija. Amandman br. 56. istog kluba zastupnika. Amandman se ne prihvaća. Jer je rješavanje pitanja plaća zdravstvenih radnika u kumulativnom radnom odnosu kojem su zaposlenici u različitim sustavima, znanosti i zdravstva, potrebno riješiti zakonom koji regulira plaće zaposlenih u javnim službama.

Dakle isplatom predloženom dodatka, ne bi se povećavala dosadašnja sredstva za isplate plaća nastavnicima i suradnicima, zdravstvenim radnicima, već bi se samo na propisani i ujednačeni način regulirao dosadašnji rad i praksa u postupanju kliničkih zdravstvenih ustanova i visokog učilišta zdravstvenog usmjerenja. Amandman se ne prihvaća, iz razloga zbog kojih nije prihvaćen niti amandman br. 47. Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista. Amandman se ne prihvaća s toga što se pitanja usavršavanja osoba koja rade u sustavu zdravstvene zaštite, a nisu završila obrazovanje zdravstvenog usmjerenja treba rješavati odgovarajućim propisima pripadajućih resora. Mi smo tražili da se u čl. 167. doda novi stavak 2. koji glasi, sadržaj i način stručnog usavršavanja zdravstvenih suradnika pravilnikom utvrđuje ministar uz prethodno mišljenje nadležnih komora i da se doda novi stavka koji glasi, zdravstveni suradnici izjednačeni su u svim svojem radnim pravima sa zdravstvenim radnicima te se na iste primjenjuju odredbe uredbe o koeficijentima Vlade RH i odredbe kolektivnog ugovora u djelatnostima zdravstva. Dakle, ovakvim prijedlogom doprinijelo bi se izgradnji boljeg i učinkovitijeg sustava usavršavanja osoba koje rade u sustavu zdravstvene zaštite omogućilo bi se i suradnicima da se kontinuirano educiraju uz zdravstvene radnike, uz kontrolu strukovnih komora. Zdravstveni suradnici, kada sudjeluju u postupcima dijagnostike liječenja, obzirom na obrazovanje, danas su u nepovoljnom odnosu u odnosu na zdravstven radnike. Kako bi se taj diskriminatoran odnos uredio potrebno je radnim pravima izjednačiti zdravstvene radnike i suradnike. To izjednačenje postiže se ovim prijedlogom koji ne stvara na umjetan i nekonzistentan način nove zdravstvene radnike, bez obrazovanja zdravstvenog usmjerenja, već kojim osigurava prava koje proističu iz njihovog rada u zdravstvenom sustavu. Tražim glasanje. Amandman br. 59. zastupnika Željka Jovanovića. Amandman se ne prihvaća uz obrazloženje, pripravnički staž i rad pod nadzorom kojim se zdravstveni radnik osposobljava za samostalan rad, te se unutar iste profesije provodi jedanput, neovisno o obrazovnoj razini, iz čega proizlazi da nije potrebno dvostruko obavljanje staža. Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista. Amandman se ne prihvaća, jer se čl. 180. konačnoga prijedloga zakona, uređuje pitanje rada pod nadzorom doktora medicine, a ne pitanje stručnog usavršavanje zdravstvenog radnika. Dakle, ja bi se u ovom trenutku ponovno, još jednom osvrnula na jednu jako lošu odluku koja je odluka ove zdravstvene administracije, a to je ukidanje prikrivačkog staža. Dakle ne možete reći da je jedan od vrhunskih autoriteta ove države, je i bila profesorica Čikeš, koja je i bila u pregovorima i zna da je trebalo ukinuti pripravnički staž, ali i da se može isto tako, ponovno započeti pregovore u tom smislu, jer je to način na koji mi želimo da educiramo naše mlade liječnike. Ono što smo mogli prepisati, to je sekundarijat kako obavlja se u Sloveniji, gdje je on obavezan. Dakle, ne možete reći i zanemariti činjenicu, da svi građani ove zemlje, da svi liječnici u ovoj zemlji, da svi studenti, kada završavaju medicinske fakultete sami smatraju da je za kvalitetniju i sigurniju pružanju zdravstvene zaštite i liječenje i njihov prvo radno mjesto, na koje moraju krenuti odmah nakon fakulteta neophodan prijelazni period gdje će se oni moći poistovjetiti s novim identitetom, a to je biti liječnik liječiti, provoditi sve ono što su učili ipak teorijski na svojim fakultetima, da se o tome izjasne, 98% svih studenata medicinskih fakulteta u Hrvatskoj i da mi ne ginemo potrebu obveznog oblika usavršavanja nakon završenog medicinskog fakulteta, zvao se on pripravnički staž ili mi to zvali sekunderijat on mora biti obvezan. Obvezan u minimum devet mjeseci gdje bi se prošli određeni uvjeti a ne da vam se desi da taj mladi čovjek direktno s fakulteta a može i vas liječiti, dakle, i Vas Predsjedniče Sabora, možete doć na Brač i da vam tamo prvi put kad dobijete nekakav ozbiljan zdravstveni problem liječi vas mladi student koji je prije tjedan dana diplomirao, Vas i Vašu djecu, dakle, to se tiče ove cijele zemlje ne MOSTA i HDZ-a. Molim glasanje. Idemo na amandman broj 61., isto tako Klub zastupnika MOST-a nezavisnih lista. Amandman se ne prihvaća stoga što je u postupku donošenja Pravilnika potrebno pribaviti prethodna mišljenja svih komora koje su nadležne za područje određene specijalizacije. Očitovanje. Smatramo da trenutačni način na koji se, na koji se određuju specijalizacije da njihov znači oblik, način rada, kontrola i sve nije onako kako bi trebalo. Smatramo da je neophodno centralizirano financiranje upravljanje, dodjeljivanje i kontrola provedbi specijalizacija potrebna je reforma mentorstva unutar specijalizacija, dakle da mentor ima najviše 2 specijalizanta i potrebno je nacionalno planiranje i potreba za specijalistima. Naravno, trenutna zdravstvena administracija uporno govori da je ovi godina sve više specijalizacija naravno, ali desila se smjena generacija. Isto tako znamo da se ništa nije učinilo što se tiče ljudski resursa i da određene specijalizacije čak i u velikim centrima što je novina od zadnji godinu, dvije, znači i u Zagrebu i u Rijeci, u Splitu ostaju nepopunjene, dakle, nije se planiralo koje specijalizacije će nam trebati, desio se problem sa anesteziolozima i to znate, nije se planiralo gdje će nam trebati ti određeni specijalisti i mi smo jednostavno dovedeni u situaciju da trenutno nema dovoljno liječnika specijalista.

Amandman broj 62. istog Kluba zastupnika. Amandman se ne prihvaća sa obrazloženjem, svrha koja se želi postići provođenjem nacionalnoga centraliziranog specijalističkim usavršavanja preloženo ovim amandmanom ostvariti će se donošenjem nacionalnog plana specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za petogodišnje razdoblje. Navedeni plan temeljiti će se na potrebi razvoja zdravstvene djelatnosti na primarnoj, sekundarnoj, tercijarnoj razini kao i potrebi zdravstvenog sustava za odgovarajućim specijalnostima zdravstvenim radnika, njihovim brojem, rasporedom te dobnom strukturom.

Dakle, provođenje nacionalnog centraliziranog specijalističkog usavršavanja čije bi financiranje bilo iz posebnog fonda sa sredstvima planiran u svrhu specijalističkog usavršavanja ključno je za zadržavanje kadrovskog potencijala u zdravstvu te za ravnomjerno raspodijeljenost i dostupnost zdravstvene zaštite u Hrvatskoj. Dakle, cjelovit samo cjelovit koncept specijalističkog usavršavanja doktora medicine je neophodna, dakle, centralizirano financiranje, upravljanje i kontrola provedbe, dodjela na transparentan načina i novi sustav mentorstva. Tražim glasanje. Amandman se ne prihvaća, a obrazloženje je amandmanom se predlaže uključivanje Nacionalnoga povjerenstva u uključivanje za specijalističko usavršavanje u postupak donošenja Pravila o standardima za prijam specijalizanata i način polaganja specijalističkoga ispita s obrazloženjem da se radi o usavršavanju koje je pitanje struke pa da stoga nadležne strukovne organizacije trebaju dati prethodno mišljenje. S obzirom da su komore u zdravstvu strukovne organizacije zdravstvenih radnika, da prema odredbi članka 183. stavka 3. konačnog prijedloga zakona Komore daju prethodno mišljenje, osigurana je zastupljenost strukovnih organizacija u postupku donošenja navedenog Pravilnika. Očitovanje. Ništa. Idemo na amandman broj 64. isti Klub zastupnika. Ne prihvaća se. Naime, svrha koja se želi postići provođenjem nacionalnog centraliziranog specijalističkog usavršavanja predloženo ovim amandmanom ostvarit će se donošenjem Nacionalnog plana specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za petogodišnje razdoblje. Očitovanje, izvolite.

Mislim da je krajnje vrijeme da kažemo da liječnika u Hrvatskoj nema, da je 15% bolnički specijalista podnijelo prikupilo svu potrebnu dokumentaciju da ode iz Hrvatske i da je zdravstveni sustav dakle, jedan od najvećih sustava u RH, potencijalno jedan od ključnih nosioca ali on počiva na ljudskim resursima.

Amandman se ne prihvaća jer se njime brisanje članka koji se odnosi na obvezu rada zdravstvenog radnika nakon završetka specijalističkog usavršavanja i položenog specijalističkog ispita te plaćanja naknade u slučaju povrede navede obveze. Ocjenjuje se da bi se provedbom predloženih rješenja osigurala pravičnost jer ta rješenja daju sigurnost osnivačima zdravstvenih ustanova u smislu sprečavanja nastanka financijskog i kadrovskog deficita s jedne strane a s druge strane ograničavaju zdravstvene ustanove u pogledu zahtjeva za enormnim odštetama u slučaju prijevremenog raskida ugovora o radu zdravstvenih radnika. Dakle mi smo tražili da se brišu ovi članci jer te naknade će na kraju ići opet do nekih 800 000 kuna. dakle morate shvatit da su ti mladi ljudi sve to vrijeme ipak odradili svojih 8 sati, dio njih je radio i prekovremeno. Treba reći da trenutno liječnici odrade 3 milijuna prekovremenih sati svake godine, što znači da nas ipak nedostaje, bez obzira koliko trenutna zdravstvena administracija govorila da nas ima sve više. Ono što je potrebno to je ne kažnjavati liječnike, nego pokušati ići afirmativno, a to je omogućiti strukovno kolektivno pregovaranje, bolju organizaciju rada, omogućavanje dopunskog rada svim liječnicima kod poslodavaca iz iste djelatnosti, dakle i u svojim zdravstvenim ustanovama, poštivanje europskih kriterija vremensko kadrovskih normativa, poticati stambeno kreditiranje mladih liječnika, porezne olakšice za rad i život u manje atraktivnim sredinama, sustavno omogućavanje stručnog usavršavanja, pravednije napredovanje i jednostavniju i učinkovitiju proceduru priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija. Sve to je potrebno, ne kažnjavat liječnike jer na ovaj način nećete ih zadržati u sustavu. Amandman se ne prihvaća jer se ti uvodi hrvatska komora liječnika primarne zdravstvene zaštite uz hrvatsku liječničku komoru kao strukovnu organizaciju koja zastupa interese svih liječnika u RH. Gospodine ministre, kad bi to bilo točno da Hrvatska liječnička komora zastupa snažne interese primarne zdravstvene zaštite liječnika, onda ne bi primarna zdravstvena zaštita bila tu gdje jest. Samo se 3,2 milijarde kuna izdvajaju u primarnu zdravstvenu zaštitu, dok se u bolnički sustav izdvaja oko 8 i pol milijardi kuna. Pa vidite da su ti ljudi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti prepušteni sami sebi. Domski liječnici jedva spajaju kraj s krajem, oni su ugroženi. Ja ih pozivam da se konačno ohrabre, Ustav im dozvoljava da biraju hoće li raditi tamo ili će sutra krenuti putem ugovornih ordinacija. Ali zašto sprječavati osnivanje komore liječnika primarne zdravstvene zaštite? Pa to je baza, rekao sam, prva crta obrane zdravlja građana RH.

Uređene zemlje izdvajaju oko 30% svih rashoda zdravstvenog sustava upravo u primarnu zdravstvenu zaštitu pa i više 60%, mi oko 13% U vrijeme bivše Jugoslavije izdvajano je puno više nego sada. Dakle politika je premrežila zdravstvo, politiku moramo istjerati iz dzdravstva, mi moramo riješiti pitanje zdravstvenih regija da budu 4 zdravstvene regije, a ne da budu sad županijske zdravstvene regije gdje svaki župan ima svoju neku politiku, a nemaju novaca i ono što imaju ne daju. Pa ovo je potpuno neuređeni sustav koji se mora kao takav riješiti.

Amandman se ne može prihvatiti zbog njegove nepreciznosti, odnosno nejasnoće na koji se zdravstvene radnike koji obavljaju djelatnost temeljem rješenja ministra zdravstva misli. Dakle ja ću završiti današnje izlaganje amandmana Mosta nezavisnih lista za Zakon o zdravstvenoj zaštiti. Smatramo da zakon nije opravdao sve ono što je trebao i nije promislio dobro sve ono što je potrebno našem sustavu. Dakle ključni potezi koji su potrebni našem hrvatskom zdravstvenom sustavu su osigurat financijsku stabilnost, organizirati primarnu zdravstvenu zaštitu da bude kvalitetna, da bude dostupna i da bude gate keeper, upravljati kvalitetom zdravstvenih ishoda, ali i očuvati zdravstveni kadar u Ovdje želim reći posebno i položaj medicinskih sestara koji su u jako nezavidnoj situaciji sa ogromnim brojem prekovremenih sati koji se onda prebacuje na slobodne dane i onda neke druge sestre moraju raditi za njih i onda one nakupljaju prekovremeno sate itd. Dakle kad govorimo o liječnicima i medicinskim sestrama i onim liječnicima, onim zdravstvenim radnicima koji rade u sustavu zdravstva, govorim zato što je to bitno za pacijente jer svi mi smo ovdje prvenstveno zbog pacijenata kojima moramo pružiti bolju, kvalitetnu, jednako dostupnu zdravstvenu zaštitu. Borbom za bolji položaj onih koji pružaju zdravstvenu zaštitu, njihovo zadovoljstvo, bolje plaće i transparentnije napredovanje i priznavanje stručnih kvalifikacije koje poseban problem za medicinske sestre je jedini jamac da će ta zdravstvena zaštita biti kvalitetna u našoj RH.

Idemo na amandman broj 68 zastupnik Ivan Lovrinović. Amandman se ne prihvaća. Naime uzimajući u obzir poslove i javne ovlasti komora u zdravstvu trenutno rješenje prema kojem je obvezno učlanjivanje zdravstvenih radnika u komore u zdravstvu ocjenjuje se primjerenim rješenjem. Ovo je jedno šturo objašnjenje. Zamislite da meni kao ekonomistu kad i dalje želim napredovati, a to se u ovom zakonu i određuje da liječnik mora biti član određene komore, ne može napredovat, zamislite da meni kao ekonomistu prijavim se za napredovanje za redovitog profesora i oni mi kažu slušaj ne možeš ići dalje jer nisi član nekog udruženja ekonomista u Hrvatskoj, tog i tog. Znači ovo je protuzakonito. Čovjek je završio medicinski fakultet, specijalizaciju i sad da se njemu nešto onemogućuje? Pa valjda živimo u slobodnoj Hrvatskoj, ali ovaj prijedlog zakona pokazuje da baš nije tako. Dakle stranka promijenimo Hrvatsku, slušajući liječnike iz primarne zdravstvene zaštite snažno se zalaže ovakvo nešto ne samo za njih nego za sve liječnike. Ali da iskoristim još priliku da kažem nešto, vidite, poštovani hrvatski građani koji pratite ovaj prijenos nikada zdravstveni sustav nije imao ovoliko prihoda oko 24 milijarde kuna. Nikada nije imao ovoliko liječnika, nikada nije s druge strane bilo veće iseljavanje a prema tome i smanjivanje broja pacijenata, nikada nisu, rijetko kad su ili možda nikada bile ovako dugačke liste. Ma mi vidimo da je sustav zaista u lošem stanju. Ali zašto on još funkcionira? Pa zahvaljujući ovim dobrim ljudima, liječnicima, medicinskim sestrama, zdravstvenom osoblju koji rade na bazi humanizma, imaju u sebi još uvijek duše koja se sačuvala na ovim prostorima. Ali sustav ne može počivati na tome. Te ljude moramo motivirati, oni moraju imati plaće dostojne čovjeka u 21. stoljeću da bi imali zdravstveni sustav, zdravstvenu zaštitu dostojne čovjeka u 21. stoljeću. Amandman br. 69. istog zastupnika. Amandman se ne prihvaća zato što se sukladno Zakonu o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora kriteriji za određivanje visine i zakupnine za poslovni prostor u vlasništvu jedinice područne samouprave ili pravne osobe u njenom vlasništvu, pretežitom vlasništvu uključuje i poslovni prostor u vlasništvu domova zdravlja u kojima se obavlja zdravstvena djelatnost, određuju i odlukom predstavničkoga tijela jedinice područne samouprave. Očitovanje, izvolite. E sada je postavljeno ključno pitanje zašto je netko nekome palo napamet da određivanje cijene zakupnine za ugovornu ordinaciju odnosno dosadašnji izraz privatne koncesionare da uređuje lokalna uprava i samouprava. Pa nije to slučajno, do sada je ministarstvo štitilo znači liječnike koji su ugovarali privatne koncesionare, štitilo ih je od samovolje lokalnih moćnika, političara, načelnika, gradonačelnika, župana a sada se oni predaju u ruke njima. I ja upozoravam građane, nemojte se čuditi ako se počne smanjivati broj liječnika, ako se počne smanjivati broj ordinacija u domovima zdravlja koje su u najmu, privatnih koncesionara upravo iz tih razloga. Zato je stranka Promijenimo Hrvatsku slušajući prijedloge i razumijevajući težinu liječnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti predložila amandman koji traži da se najamnina prostora u domu zdravlja za liječnike koji imaju ugovorne ordinacije odredi kao jedna kuna. Poštovani građani. Desetljećima ste vi i ja svi mi skupa izdvajali putem doprinosa za izgradnju domova zdravlja. To nije ničije privatno vlasništvo. Prema tome, dajemo i domskim liječnicima i privatnim koncesionarima iste uvjete da gospodare i time ćemo imati ako koncesionar ima jeftiniju najamninu pa i on će biti jeftiniji, prema tome, manje će opterećivati zdravstveni sustav, moći će nešto više zaraditi, biti će više motiviran, to su tako normalna, razumna, logična rješenja ali ovdje se vidi da se želi ponovo da sve ovisi o političkoj volji lokalnih moćnika. Amandman br. 70. istog zastupnika. Obrazloženje je kao u amandmanu 69.

Nema tu sreće. Zato ovaj zakon, on nije nikakav reformski zakon, on unosi neke male, sitne promjene, ja sam na drugom čitanju kada je bila rasprava pohvalio neke njegove prednosti kao što je mobilna primarna zdravstvena, mobilne ordinacije itd. u krajevima koji su slabo naseljeni, gdje ljudi nemaju, nisu povezani sa drugim naseljima i to sam pohvalio. Međutim, ovo drugo ili nije taknuto ili je kao ovo pitanje iznajmljivanja prostora u domovima zdravlja privatnim koncesionarima loše riješeno odnosno pogoršati će tu situaciju. Neka ostane zapisano i ovo što će se danas snimiti i čuti, ljudi moji sigurno će doći do erozije ordinacija u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u krajevima u kojima se ljudi iseljavaju i liječnici imaju manje pacijenata. Oni ne mogu podnijeti te troškove. I sad zamislite da u tom mjestu lokalni gradonačelnik ili načelnik zato što nije to onaj liječnik član njegove stranke ili ga ne podržava ili neće da sluša, on njemu odredi zakupninu koja je visoka. On to ne može izdržati i on će morati jadan otići u inozemstvo, on mora isto živjeti. A što će onda raditi pacijenti na tom prostoru? Neka im samo dragi Bog pomogne onda. Amandman br. 71. ponovno zastupnik Ivan Lovrinović. Amandman se ne prihvaća zbog potrebe provođenja prethodnih postupaka prije podnošenja zahtjeva za obavljanje zdravstvene djelatnosti u ordinaciji za što se ocjenjuje da je krajnji rok od 2 godine primjeren. Očitovanje izvolite. Evo kao što vidite, poštovani građani, ovo više i ne znam koji je amandman po redu odbija se. No pala mi je jedna biblijska asocijacija na ovo, možda našeg ministra zdravstva opali munja kao Pavla progonitelja pa postane Sv. Pavao. Možda za vrijeme ove rasprave i možda narednih dana. Pa gospodine ministre, kada je u pitanju zdravstvo, liječenje naših ljudi, pa mi smo na istoj strani. Ali ajmo početi slušati argumente. Vi ste u HDZ-u, ja ništa ne zamjeram niti koaliciji, ja sam iz Promijenimo Hrvatsku. Pa zdravstvo nije partijski, stranački problem i zato ne mogu shvatiti da ove dobre, korisne prijedloge ovako odbijate sa takvom lakoćom. Molim vas, razmislite o ovome još jednom, ima do sutra vremena, nije kasno da se ovi dobri prijedlozi usvoje. Idemo na amandman br. 72. ponovno zastupnik Ivan Lovrinović. Amandman se ne prihvaća, zbog potrebe provođenja prethodnih postupaka za što se ocjenjuje da je rok od 2 g. primjeren. Vidite, znači nije dobro da dio se odbija, ali želim ovom prigodom reći ponovno i upozoriti naše građane oni to znaju, osjećaju, nema, ne osjeća se čovjek nikada jadnije i slabije, nego kada je bolestan i dođe u čekaonicu jadan se snuždi na stolici i čeka što će mu reći o čemu se radi. To je zaista, svi mi to smo barem jednom ili više puta prošli u životu. Pa zato je primarna zdravstvena zaštita, baza te zdravstvene piramide. A što je naša zdravstvene piramida poštovani građani? Ona umjesto da je postavljena ovako, a da je njena baza primarna zdravstvena zaštita gdje radi najveći br. liječnika, ona naopako se okrenula, pa u primarnoj zdravstvenoj zaštiti radi najmanji br. liječnika, a u bolnicama najveći br. liječnika. Znači protekla 2-3 desetljeća u Hrvatskoj se sekundarna zdravstvena zaštita a to su bolnice, pretvorila u primarnu zdravstvenu zaštitu. Zato kada dolazite u bolnice imate osjećaj da je pola grada ili mjesto u kojem živite da je bolesno, ne možete naći parking, a za to vrijeme primarna zdravstvena zaštita je zapostavljena. Pa ljudi moji, to su toliko vidljive, jasne logične stvari, ali što fali ovdje? Fali političke volje da netko udari šakom u stol i kaže nećemo više ovakvu zdravstvenu zaštitu. I što još da kažem? Ma imamo rješenja pa vidite da imamo rješenja, ali tko neće rješenja? Pa neće političari koji su sada na vlasti. A znate zašto? Jer kada mi uredimo zdravstveni sustav onda ga nitko neće zvati telefonom, neće ga povlačiti za rukav, čuj, daj mi pomozi, imaš li tamo, a on je onda važan. Kada prestane biti važan na taj način, on onda ne postoji. E želimo da takvi političari više ne postoje u Hrvatskoj. Idemo na zadnje 73. amandman, isto tako zastupnik Ivan Lovrinović. Amandman se ne prihvaća, a obrazloženje je isto kao i u amandmanu 69. Evo, ovo je 17. amandman koji ste odbili, žao mi je da je to tako, želim javnosti poručiti poštovani građani, vidite da smo uložili veliki napor, predložili smo 17. amandmana, na njima su radili vrhunski stručnjaci liječnici, znači iz primarne, sekundarne zdravstvene zaštite, sveučilišni profesori, dakle, vrhunski stručnjaci i intelektualci. Što pokazuje sve ovo? Ovo pokazuje da se argumenti i znanje i struka ne uvažavaju u svemu ovome. No, mi se nećemo predati, stranka Promijenimo Hrvatsku, inzistira i boriti će se za zdravstveni sustav, jer on nam je jedan od ključnih prioriteta i jedno od pitanje opstanka hrvatskog naroda na ovom području. To je pitanje nacionalne sigurnosti, a prije svega dobrog života ljudi i svakog čovjeka kojeg živi na području Hrvatske. Zato vas pozivam da na idućim izborima kaznite sve one koji se prema zdravstvenom sustavu tako ponašaju, koji su vam smanjili prava, koji ugrožavaju vaše zdravlje, koji su dopustili ovako veliki odljev zdravstvenog osoblja u inozemstvu, koji sve više prepuštaju sami sebi. Čuli ste i vidjeli i one prethodne, s druge strane, koji se do sada izjašnjavali kao oporba kada je u pitanju zdravstvo. Pa vidite njih danas skoro nema ih u Saboru. Ali, sreća da oporbe ima, a stranka Promijenimo Hrvatsku, kao što vidite po 17. amandmana, sve više pokazuje da je lider u programskom smislu, programski lider oporbe.